Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové.

Od pondělí minulého týdne se ve zmíněném úseku kupily nebezpečné situace a vše vyvrcholilo ve středu 12. prosince, kdy se již od odpoledních hodin a následně přes celou noc vytvořily v obou směrech kolony přesahující 30 kilometrů. Kombinace zúžené vozovky, sněžení, rychle namrzající vozovky a nekorektního chování některých řidičů kamionů způsobila kalamitu, kdy ve tmě a v mrazu čekalo v obou směrech na dálnici několik tisíc řidičů a dalších cestujících, a to nejen z osobních automobilů, kamionů, ale také z řady autobusů. Většina čekajících lidí postrádala jakékoliv bližší informace o tom, jak dlouho ještě budou čekat, chyběly jim tekutiny, jídlo a mnohým také dostatek pohonných hmot. Mohu to doložit několika telefonáty a textovými zprávami, které mi přišly během večerní doby, kdy moji známí žádali o pomoc, protože už po několika hodinách mrznutí bez informací nevěděli, co mají dělat, a hlavně nevěděli, jak dlouho bude ještě ta situace trvat. Mimo jiné se to týkalo také autobusu s 56 dětmi, které kolem desáté večer měly za sebou již šest hodin čekání, a přes veškerou snahu, kterou vyvinuli následně hasiči a další složky integrovaného záchranného systému, se dostali domů za dalších více než šest hodin. A je třeba zdůraznit, že, jak se později ukázalo, autobusů nejen s dětmi stálo v kolonách víc. Není potřeba zdůrazňovat, že ta situace je velmi komplikovaná i pro zdravého dospělého člověka, ale mnohem rizikovějšího jak pro děti, tak pro seniory. Prosím zkusme se v této situaci vžít do situace jak dětí, učitelů, ale i ostatních cestujících, kteří tam několik hodin stáli ve tmě na dálnici bez perspektivy, že se odsud během noci dostanou. A také se zkusme vžít do rozpoložení rodičů, kteří doma čekali na své děti a také oni neměli informace o tom, kdy se jim děti domů vrátí. Podle mého názoru se jedná o neskutečný hazard, ve který se proměnila liknavost firem, které daný úsek opravují. Ano, takto se situace prezentuje ze strany Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, a také takto situaci jak Ministerstvo dopravy, tak ŘSD dlouhou dobu komentovalo a řešilo. Tedy ve stylu: